Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o zkrácení lhůty pro třetí čtení na osm dnů, tak jak to navrhl pan poslanec Volný. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 12. Návrh nebyl přijat. Já končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.